Já vám také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Adamec. Máte slovo.

Musím říct, že to je naprosto v pořádku. My tento návrh podpoříme, aby prošel do druhého čtení. Mě trochu mrzí, že pan ministr tady dneska nemohl být přítomen. Tím samozřejmě tady nechci snižovat význam paní ministryně Dostálové, ba naopak.

Ale je tady řada dalších problémů z hlediska kontroly, které je potřeba vyřešit.

Je to komplikované.

A Hospodářská komora to kritizuje.

Takže pokud bych to měl shrnout, já si myslím, že tento návrh zákona je velmi pozitivní. Zaslouží podporu. Ale na druhou stranu je potřeba si prodiskutovat některé technické věci, tak aby došlo k zjednodušení kontroly, aby to fungovalo velmi jednoduše.

Já opravdu mám představu, že toto by nemělo být v činnosti dálniční policie ani celníků, že toto zvládnou úředníci v úřadě. Tam přijde jasná zpráva, jasný důkaz toho, že někdo porušil pravidla, a ten trest může přijít bez fyzické přítomnosti příslušníků na silnici dálničního tělesa. Doporučuji pustit do druhého čtení do hospodářského výboru a tyto problémy tam prodiskutovat, a případné pozměňovací návrhy, které by vedly ještě ke zkvalitnění. To je ten správný prostor, kam to patří. Děkuji za pozornost. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Prosím. Dámy a pánové, dovolte, abych jenom lehce reagoval na kolegu prostřednictvím předsedajícího, pana Adamce. Nechci hovořit o meritu zákona jako takového, ale že tady padly takové informace, že elektrické pohony jsou čisté.

Nicméně suma dohromady.

Takže ty nesmysly, které si vymýšlí Evropská unie, je úplně neuvěřitelná hovadina. Omlouvám se za to slovo. Profesně to jinak neumím říct. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegové a kolegyně hezké odpoledne. Já bych se rád prostřednictvím pana předsedajícího také vyjádřil k přednesu kolegy Adamce, protože si myslím, že se dostáváme na tenkou hranici, kdy vlastně prostřednictvím kontrolních kamer, které budou kontrolovat zaplacení dálničních poplatků, se vlastně dostáváme ke kontrole pohybu aut a ke kontrole pohybu osob.

A to si myslím, že v demokratické společnosti je naprosto nepřijatelné. Děkuji. Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Dolínek. Děkuji za slovo.

Mimochodem, když máte mobilní telefon, tak je to ještě jednodušší. Já chápu ty obavy. Jsou namístě. Je potřeba obezřetnosti, rozumím tomu.

Ale snaha do budoucna je ty alternativní pohony zavádět.